Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře přednesené panem zpravodajem.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

Nejsou. Tudíž musíme pokračovat podle procedury, kterou jste navrhl. Takže první bychom měli hlasovat legislativně technické úpravy načtené paní poslankyní Havlovou a panem poslancem Paverou. Můžeme hlasovat. Pan navrhovatel?

Beru zpět. Paní poslankyně, já vás slyším.

Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dávám námitku proti řízení tohoto bodu paní místopředsedkyní Jermanovou a prosím o její vyměnění, protože je evidentně neschopná uřídit toto hlasování. Zmatky, které jsou v prvopočátku už od procedury, značí, že ten zákon schválíme ve strašlivé podobě. O námitce dám samozřejmě hlasovat, ale za hlasování je zodpovědný zpravodaj výboru a já se snažím jenom narovnat problémy, které tady jsou. O námitce nechám samozřejmě hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti? Hlasování končím.

Prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jenom že pan premiér tady s tímto zákonem zdržuje od dubna, zcela zbytečným zákonem, nebo jeho novelou.

S přednostním právem pan poslanec Kováčik. Děkuji za slovo. Považuji za trošku paradoxní slova o zdržování, která tady zazněla bezprostředně před chvílí.

Takhle jednoduché to je. Možná pevně, ale špatně. Pan zpravodaj. Samozřejmě beru své pochybení, že jsem řekl garanční výbor, ale následně jsem prohlásil své stanovisko. Ale byl to opravdu nešťastný výrok. Bylo to stanovisko zpravodaje.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím s přednostním právem pan poslanec Laudát. Paní místopředsedkyně, to nebyl procedurální návrh.

A tady sami vidíte, jací lidé zasahují do tržních vztahů. Pane zpravodaji, projdeme hlasování. Vrátíme se k hlasování o legislativně technických úpravách. Takže nyní budeme hlasovat prvním bodem v pořadí a to jsou návrhy legislativně technických úprav, které byly předneseny ve třetím čtení.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím, pane zpravodaji.

Pane poslanče, schválili jsme si vaši proceduru, kde pan poslanec Pavera nedal ten návrh na předřazení, takže se držíme té původní procedury, kterou jsme schválili, kterou jste navrhl. Budeme hlasovat o návrzích A1 až A6 en bloc jedním hlasováním prosím. Stanovisko výboru? Stanovisko navrhovatele?